Nejenom pro záplatování, vytrhávání z kontextu, řešení zrovna teď nějaké situace, ale to, aby to vydrželo minimálně pět, nedej bože, kdyby to mohlo vydržet deset let, no to by bylo skvělé. Nikdo by nemusel neustále předělávat programy, nikdo by nemusel neustále chodit na školení, zjišťovat, jestli dostanu takovouto výplatu, odevzdám takovéto daně. Opravdu souhlasím s vámi všemi. Je to nesmysl, co děláme.

Ještě že má hlas dostatečný, aby některé hlučící kolegy a kolegyně překřičel. Pokud diskutujete něco jiného, než je tento návrh, prosím v předsálí. Slovo má jenom ten, komu ho předsedající udělí, a rád bych, aby to své slovo mohl využít k tomu, aby ho v důstojném prostředí odřekl. Opravdu žádám o klid sněmovnu.

Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze velmi rychlá reakce na váženého pana kolegu hejtmana a poslance Běhounka prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem skutečně neměl pocit, a to myslím vážně, že se v rámci této diskuse jakýmkoli způsobem útočilo na kraje v České republice. Ba naopak, ten zákon, jehož jsem spolunavrhovatelem, má právě krajům, minimálně velké většině z nich, pomoci a má jim přinést prospěch. A nezaregistroval jsem ani nikde v naší dosavadní diskusi jakýkoli útok či osten, který by měl právě mířit vůči krajskému uspořádání. A jednu krátkou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka pana kolegu Bláhu. Je hezké, že vládní poslanec říká, že stále někoho vyzývá k tomu, aby se něco dělo, a ono se to neděje. Tak holt asi musíte mít v rámci svého hnutí silnější a větší slovo, pane kolego.

Děkuji.

To není o tom, jestli to vytvoří hnutí ANO.

Debata, pokud se má něco změnit, má to vydržet, má to tady přežít minimálně jedno volební období, tak je potřeba, abychom se na tom shodli všichni, abychom tady zase za rok nedělali další změny. Jak jsem říkal, je potřeba si sednout rok nebo dva a mluvit a mluvit a říkat ano, tohle ovlivňuje toto, tamto ovlivňuje toto. Ty máš na to názor tento, já mám názor na to tento. Pojďme si ho upravit. Navzájem se ovlivníme, posuneme a věřím tomu, že jsme schopni vytvořit něco, co bude mít smysl. Vaše návrhy, a většiny z vás, mají smysl. Prostě jde přece o občany naší země, o to, že pro ně chceme udělat to nejlepší, a na tom není přece možné, abychom se jenom silou rozhodli. Je potřeba se na tom shodnout, domluvit, odsouhlasit a nějakým způsobem opravdu připravit to nejlepší, co v dnešní době jsme schopni. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.

Pochopitelně že na velkých rekodifikacích potom musíme společně dlouho diskutovat. Ale nejdřív ten kodex musí někdo předložit, aby bylo nad čím diskutovat. Musí tady být předloha.

Slibovali jste reformu veřejného zdravotního pojištění, což je problém, který jde s penzijní reformou ruku v ruce. Slyšíme jenom, že pan ministr zdravotnictví chce jednorázově zvýšit platbu za státní pojištěnce, ale to nemá s reformou nic společného. Slibovali jste velkou rekodifikaci daní. Není po nich vidu, slechu.

Nic takového vláda neudělala.

Pane poslanče, máte zájem o tu faktickou poznámku?

Já určitě vím, jak to myslíte, ale osobně si myslím, že to není o vládě. Není to ani o ministerstvu. Je to o lidech, kteří se chtějí daněmi zabývat, kteří chtějí systémově změnit celé daňové určení a kteří o tom chtějí hovořit, protože víte, jak to na ministerstvu je, byl jste tam sám. Takže já věřím tomu, že prostoru na nějaké vznosné myšlenky zas tolik není, že člověk opravdu hasí a snaží se jít nějakou cestu, ale to, abychom si sedli ke stolu, to je na nás. Na nás poslancích.

Já klidně vyvolám ten kulatý stůl a přinesu první myšlenky a ukradnu je klidně i, nebo si je půjčím od vás, protože slyším řadu skvělých návrhů.

Ale přece hnutí ANO tady dělá přesný opak celou dobu. A to ze dvou pohledů. Za prvé, když jsme naše návrhy předkládali a chtěli jsme si sednout s ostatními k jednomu stolu, tak byly odmítnuty.